To jsou konkrétní příklady. Podstatné je, že to funguje.

Občané by to měli vědět.

A kdyby to nedostal, tak by pravděpodobně zemřel.

Proč tam máme tolik lidí?

Děkuji. Nyní vystoupí s přednostním právem pan ministr Jan Blatný. Já jenom, abyste byli informováni, přečtu pořadí přednostních práv: pan místopředseda Okamura, pak jsem přihlášen já, pak pan místopředseda klubu KSČM Leo Luzar, potom pan předseda Jurečka.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, předstupuji před vás dnes již posedmé s žádostí o nouzový stav. I když zde stojím opakovaně a jako lékař, odborník a ministr věřím, že ne naposledy, přece je dnes situace jiná. Žádám vás o prodloužení nouzového stavu, u kterého věřím, že by opravdu mohl být poslední. Zda tomu tak bude, záleží na nás na všech a také právě na vašem dnešním rozhodnutí. Proč si dovolím takovou smělou spekulaci? Protože jasně vidím a na datech mohu prokázat, že nyní nastavená a zatím nejpřísnější opatření velmi dobře fungují, a protože tento týden byla již miliontému člověku v naší zemi podána vakcína. Oboje dvoje jsou to dobré zprávy. Dovolte mi je nyní rozvést. Je třeba říci, že epidemie, které čelíme od druhé polovina ledna, je jiná epidemie než ta, která tu byla do Vánoc. Virus se změnil zásadně a zásadně se musel změnit i náš přístup k němu. Museli jsme zareagovat na to, že naše předchozí opatření a úroveň jejich dodržování pro novou variantu viru nebyla a nejsou vážnou překážkou. Plně se to projevilo právě koncem ledna. Britská varianta viru u nás převážila, a jak všichni sledujeme, v řadě okolních zemí se v současné době děje něco podobného. Zpětně nyní víme, že tento nový virus byl v České republice minimálně od začátku prosince. Kdybychom tuto informaci před Vánocemi měli, možná bychom se chovali jako vláda i jako občané jinak. Je to jeden z úkolů, který jsem po svém příchodu na ministerstvo začal řešit, a nyní je systém takzvané surveillance laboratorní skupinou Ministerstva zdravotnictví připraven k brzkému zavedení. Budeme tak moci čelit i do budoucna preventivně podobným potížím. Protože čelíme jinému viru, museli jsme nastavit i jiná opatření. Virus je silnější a naše opatření to musí zohlednit, a tak se i stalo. První a poměrně zásadní změnou bylo zavedení respirátorů, po kterém já sám jsem volal již delší dobu. Jakkoliv se tato změna zdá banální, víme ze zkušenosti nejen z Rakouska, jak mocný efekt může mít, když je všemi dodržována. Druhou změnou bylo omezení pohybu mezi okresy. Jakkoliv s sebou toto omezení nese i omezení komfortu, jeho efekt je nepopiratelný a na tvrdých národních datech jsem schopen prokázat, jak efektivní toto opatření je. Díky němu se vlna nákazy a úmrtí, která se počátkem roku vzedmula do vysoké výše na severozápadě země, všichni si jistě vzpomeneme na Karlovarský a Hradecký kraj, daleko pomaleji a v daleko menší míře přelévá na jihovýchod. Nikdy nezabráníme tomu, aby celou naší vlastní prošla, ale díky tomuto opatření jsme ušetřili mnoho lidských životů. Další dvě opatření již nebyla plošná, ale cílená. Patřilo k nim dočasné uzavření všech škol a školek a testování v zaměstnání. Nový virus se od starého liší mimo jiné tím, že napadá snáze a více děti včetně malých dětí.

Jasně jsme to viděli na datech z Velké Británie a stejný obraz jsme pak pozorovali i u nás. Testování v zaměstnání, na jehož potřebě se dlouhodobě shoduji s několika odbornými skupinami, rovněž nese své ovoce. Zde patří velké díky i všem zaměstnavatelům, zaměstnancům, Ministerstvu průmyslu a obchodu za pomoc a součinnost. Od jeho zahájení se podařilo zachytit tisíce osob, které by jinak nevědomky rozšiřovaly infekci mezi své spolupracovníky a mezi své blízké.